Děkuji za slovo.

Další návrh, který je obsažen v pozměňovacím návrhu výboru pro sociální politiku, se týká možnosti čerpání rodičovského příspěvku i prarodiči dítěte.

Takže já jsem vás chtěla velice stručně seznámit s pozměňovacími návrhy, které předkládám. Je jich tam celá řada, ale chtěla jsem upoutat vaši pozornost zejména k těmto dvěma a doufám, že naleznou podporu. Děkuji předem. Já vám děkuji, paní poslankyně. Dovolte mi přečíst jednu omluvu z dnešního jednání. A nyní jako další v rozpravě vystoupí pan poslanec Opálka, poté pan poslanec Vilímec, poté pan ministr Chvojka. Máte slovo, pane poslanče. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, původně jsem neměl už připraveno žádné vystoupení, ale přesto cítím určitou potřebu reagovat, protože tento tisk je svým způsobem ve svém projednávání komplikovaný, pozměňovací návrhy mají 24 stran, čeká nás 23 plus 1 minimálně, pokud bude schválena ta procedura, hlasování a jdou tam proti sobě různé zájmy. Chtěl bych začít asi takto.

A toto přetrvává. Vlastně se hledá, jak co nejrychleji ten příspěvek vybrat. Jestliže v té době, když se stanovila ta pevná částka, šlo vlastně o to, aby se zkracovala rodičovská, tak dneska vlastně jde o to, aby ti, kteří mají lepší zaměstnání a lepší příjem, nemuseli být dlouho na rodičovské a mohli to vybrat v co nejkratší době.

A teď přicházíme ještě k tomu, že když to není příspěvek, který má nahradit příjem, ale nějaká cílová odměna, odměna za to, že se občan zachoval zodpovědně k reprodukci své rodiny, ale i celého národa, tak vlastně docházíme k tomu, že když má dvojčata, trojčata, tak je třeba ten příspěvek navýšit. Já samozřejmě nejsem proti podpoře těchto rodin, ale chci jenom upozornit, že z původního záměru, aby šlo o náhradu příjmu, jsme se dostali opravdu k cílovému stavu, že budeme odměňovat za to, kolik dětí se narodí, a už nebudeme tak pečlivě sledovat, jestli se rodiče starají o to dítě, protože to nebudeme vázat ani na nějakou minimální dobu pobytu v mateřské škole. To je to podstatné, co jsem chtěl říci, že dochází ke změně koncepce a že bychom měli hlasovat s tímto vědomím. Je škoda, že na takovéto velké zásahy se nepřipraví daleko hlubší analýza a že se tady vlastně budeme přehlasovávat v rámci pozměňovacích návrhů na změnu, která je koncepční, strukturálně nová a mění zcela pojetí toho původního zákona, který byl. Je smutné, že zájem dítěte je upozaděn tomu zájmu, jak co nejrychleji tyto peníze dostat. Já vám děkuji, pane poslanče. A nyní do rozpravy přihlášená paní ministryně Valachová s přednostním právem. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, ráda bych podpořila pozměňovací návrh paní poslankyně Bohdalové, který se zabývá problematikou doktorandů.

Ačkoliv Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy samozřejmě bude zvyšovat toto ohodnocení, současně podporuji návrh paní poslankyně Bohdalové, který by znamenal následující. Znamenal by, že by tato skupina doktorandů, která se vzdělává po 26 letech věku, byla následně od zdravotního pojištění v uvozovkách osvobozena. Chtěla bych podotknout, že se nejedná o žádné neúspěšné studenty nebo propadlíky, ale jedná se o studenty a studentky, kteří využili mobility a využili velmi často zahraničních studií v rámci doktorských studií. To znamená, je v našem zájmu studium po 26 letech věku podpořit s tím, že pozměňovací návrh obsahuje zábrany, aby se to nezneužívalo. Z hlediska dopadu na zdravotní pojištění se jedná o částky v řádech desítek milionů korun. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní ministryně. A s přednostním právem paní zpravodajka Pastuchová. Máte slovo. Já děkuji za slovo.